Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 10 bude dnes hlasovat pan poslanec Vojtěch Adam. Také sděluji, že o omluvení své neúčasti na dnešním jednání požádali tyto poslankyně a poslanci: Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, Petr Adam z pracovních důvodů, Vojtěch Adam od 12 hodin ze zdravotních důvodů, Ondřej Benešík do 11 hodin ze zdravotních důvodů, Jan Birke z důvodu zahraniční cesty, Karel Fiedler od 13.15 z rodinných důvodů, Petr Gazdík z pracovních důvodů, Jaroslava Jermanová z důvodu zahraniční cesty, Simeon Karamazov osobní důvody, David Kádner ze zdravotních důvodů, do 13 hodin z pracovních důvodů paní poslankyně Věra Kovářová, dále Nina Nováková ze zdravotních důvodů, Miroslav Opálka ze zdravotních důvodů, Pavel Plzák od 9.30 do 15 hodin z pracovních důvodů, Karel Pražák z pracovních důvodů, Karel Rais z pracovních důvodů, Zdeněk Soukup ze zdravotních důvodů, Miroslava Strnadlová z osobních důvodů, od 10.30 z pracovních důvodů paní poslankyně Zuzana Šánová, Karel Šidlo ze zdravotních důvodů, František Vácha z osobních důvodů, Vladislav Vilímec z pracovních důvodů, Josef Vondrášek ze zdravotních důvodů a Vlastimil Vozka ze zdravotních důvodů.

Ještě upřesním, s náhradní kartou bude dnes hlasovat pan poslanec Pfléger a paní poslankyně Věra Kovářová ruší omluvenku z dnešního dne.

Nyní se s přednostním právem hlásí pan předseda Sklenák. Dobré ráno, kolegyně a kolegové. Děkuji za slovo. Já si dovolím vznést některé návrhy ke změnám v pořadu schůze. Vzhledem k tomu, jak se tato schůze vyvíjí, vzhledem k tomu, že zřejmě v úterý nebude pokračovat, a máme před sebou tedy kromě dneška už potom jen jeden jednací den, tak si po konzultaci, kterou jsem včera provedl s předsedy klubů, dovoluji navrhnout následující. My máme tedy dnes, jak bylo konstatováno, pevně zařazen bod 22, co se týče tedy novely zákona o významné tržní síle.

Tedy po bodu 22 bod 25, což je první čtení vládního návrhu novely zákona o spotřebních daních, sněmovní tisk 418, a bod 12, což je poslanecký návrh zákona o registru smluv, tisk 42, druhé čtení. Současně si tedy dovoluji navrhnout ještě pevná zařazení na středu, příští týden, a to jsou konkrétně čtyři body pana ministra Mládka. Body 3, 4, 5, tedy regulace reklamy, těžba nerostů a pyrotechnika, vše druhá čtení, a bod 29, první čtení zákona o ochraně spotřebitele. Tyto čtyři body navrhuji před pevně zařazený, což je výroční zpráva o hospodaření České televize. Tolik tedy moje návrhy, které byly do možné míry konzultovány, a prosím o jejich podporu. Tyto čtyři body tedy na který den? Na středu, příští týden, před ten jeden pevně zařazený bod. Ano.

Nikoho nevidím... Pan poslanec, máte slovo.

To znamená bod 6, bod 59, poté váš návrh a potom bod 22. Ještě jednou poprosím o číslo toho bodu.

Dobře.

Nevidím žádnou námitku, v tom případě dám hlasovat, že prvním bodem dnešního jednání bude bod číslo 6 a druhým bodem dnešního jednání bude bod číslo 59.